Ptám se navrhovatele pana ministra vnitra, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemá zájem. Paní kolegyně Kovářová se hlásí? Nehlásí. V tom případě máte přihlášku z místa. Otevírám rozpravu, do které nemám v tom případě žádnou přihlášku. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo kromě paní poslankyně Kovářové pan poslanec Zahradníček, který je za výbor pro bezpečnost. Tak také není žádné vystoupení.

Prosím, paní zpravodajko. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte, abych vás tedy seznámila s procedurou hlasování, tak jak ji doporučil výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Za prvé budeme hlasovat o případných návrzích legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, pokud budou v rozpravě předneseny, což se nestalo. Za druhé budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem A. Za třetí budeme hlasovat společně jedním hlasováním o pozměňovacích návrzích B1, B2 a B3, což jsou legislativně technické úpravy. Za čtvrté hlasujeme samostatně o pozměňovacím návrhu B4, což je návrh poslankyně Kovářové.

Za šesté budeme hlasovat o zákonu jako o celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Bude šest hlasování s tím, že to první hlasování nebude o legislativně technických, ale o proceduře hlasování.

Hlasování pořadové číslo 93.

Paní zpravodajko, máte slovo. Budeme nyní hlasovat o pozměňovacím návrhu, který je obsažený v usnesení garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.